Já vám děkuji.

Já jsem se nedíval. Prosím, pokračujme v klidu. Takže zopakuji. Nejprve přečtu... Pane kolego, já vás ještě jednou poprosím, umožněte vystoupení svého kolegy.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Za prvé, Poslanecká sněmovna souhlasí s výrokem prezidenta České republiky...

Nicméně nejprve, jak už jsem říkal, přečtu návrh usnesení a poté jej zdůvodním. Poslanecká sněmovna

Jsou to právě původní Evropané, kterým není v současné době poskytována vůbec žádná ochrana a o jejichž situaci se zejména v západní Evropě mlčí. Navrhuji vám, vážení kolegové a kolegyně, tento text k diskusi, protože jsem opravdu velmi zvědavý, a předpokládám, že budou i naši voliči, jaký je váš názor, co si doopravdy myslíte. Mnozí z vás, jmenovitě kolegové a kolegyně Vojtěch Filip, Barbora Kořanová, Jaroslav Foldyna, Václav Klaus, Pavel Bělobrádek, Zuzana Majerová Váš názor ovšem nesdílí mnoho podporovatelů i představitelů hnutí BLM.

Další příklad.

A posléze napsala, a to prosím poslouchejte velmi dobře, že vy všichni v této místnosti, vy všichni v této místnosti nejste lidé, ale podlidé.

To nejmenší, co můžeme dnes udělat pro tyto oběti, je shodnout se alespoň na tom, že neexistuje preferovaná barva kůže.